Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek k novele zákona o státním rozpočtu. Před dvěma měsíci Sněmovna odhlasovala změny v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a tím v podstatě rozvolnila pro sebe, ale i pro všechny vlády rozpočtová pravidla.

A mimo jiné tehdy paní ministryně uvedla teď cituji: Je evidentní, že vláda nechce žádný bianko šek. A také mimo jiné uvedla: A už vůbec nehrozí eroze důsledné kontroly nad veřejnými výdaji v České republice.

Proto se ptám, co jiného než bianko šek toto vlastně, vážená paní ministryně financí, je. Pokud se zastavím u kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak tam se vláda omezila pouze na konstatování, že se snižují příjmy v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což je podle toho materiálu dáno zhoršeným ekonomickým vývojem a zavedením nové podpory Antivirus typu C. Z návrhu a důvodové zprávy neplyne nic bližšího o tom, jak tedy bude v příštích měsících resort Ministerstva práce a sociálních věcí hospodařit a s jakým výhledem je třeba do budoucna počítat.

Vláda dnes přišla požádat všechny občany České republiky o svolení, zda si může půjčit dalších 200 miliard korun.

To já ještě nevím.

Anebo uvedu jiný příklad, který možná bude bližší panu premiérovi Babišovi. On od začátku lidem slibuje, že bude řídit tuto zemi jako firmu. A nesporně má s tím své zkušenosti, protože to je významný podnikatel, a tak nám určitě může přiblížit, jak to vypadá, když si jde taková firma do banky žádat o úvěr. Nebo když jde představenstvo firmy za jejími vlastníky a žádá pro úvěr souhlas, to je taky zajímavá zkušenost: kolik lejster potřebujete doložit, kolik podkladů musíte předložit, kolik tabulek musíte v obou dvou těch případech předložit, odhadů a dalších materiálů, co jste povinni většinou předložit.

Ta kritika z mé strany není pouze o tom a jsem si dobře vědom toho, že mnohá ta opatření, která jsme tady v minulosti odsouhlasili, stojí nějaké finance.

Závěrem, milé dámy a pánové. Tady na plénu často zaznívají od poslanců i ministrů slova o zodpovědnosti. Občané mají být zodpovědní, aby nekončili na sociálních dávkách, jim tady často povídáme. Občané mají být zodpovědní, aby se nezadlužovali nad svoje možnosti a nepadali do dluhových pastí také tady velmi často zaznívá. A to podle mého názoru právě teď nedělá. To, co po nás vláda chce nyní, a hlavně jakou formou to žádá, je pro mě nepřijatelné, přijde mi to mimořádně neslušné a ruku pro to v žádném případě zvednout nemohu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní bude vystupovat pan poslanec Blaha, připraví se pan poslanec Kupka.

Prosím, pane poslanče.

Ministerstvo dopravy se momentálně fakticky nachází bez ministra. Formálně jej sice vede pan ministr Havlíček, ale při vší úctě k jeho schopnostem, myslím si, že resort průmyslu a obchodu ho zaměstnává natolik, že na dopravu mu opravdu nezbývá čas. A jiná otázka, kterou bych mu v tuto chvíli chtěl položit, kolik v posledních měsících fakticky strávil času na Ministerstvu dopravy. Ale já právě směřuji k tématu, protože se chci zabývat navrhovanou změnou rozpočtu právě ve vztahu k Ministerstvu dopravy. Rychlá rekapitulace. Hnutí ANO drží všechny klíčové resorty, které jsou naprosto nezbytné pro dopravní infrastrukturu už od roku 2013, tzn. dlouhých sedm let. Dlouhých sedm let ministři za ANO vládnou resortu financí, resortu místního rozvoje, samozřejmě resortu dopravy a v neposlední řadě i resortu životního prostředí.

Jak říkám, dlouhých sedm let ministři ANO na klíčových ministerstvech. A za tu dobu se postavilo v České republice 38 kilometrů nových dálnic.